Děkuji. Už jenom poděkování a jsem rád, že máme na to stejný názor.

Děkuji, pane předsedající. Ale já jsem chtěl znát váš osobní názor. Nechci čekat na písemnou odpověď, protože to bych dostal odpověď z aparátu ministerstva, nikoliv vaši osobní. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Co je cíl?

Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci nahrazení dosavadních papírových dálničních kuponů systémem elektronických vinět.

Na základě výše zmíněného bych se vás rád dotázal, kam půjdou prostředky, které bude eshop vybírat. Půjdou na účet spravovaný státem, nebo danou společností? V případě, že půjdou na účet společnosti, jaká opatření stát přijal, aby nebyly prostředky společností vytunelovány, anebo o ně stát nepřišel v případě úpadku společnosti? Denně, měsíčně, ročně? Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji vám.

Takže takto figuruje. O těch jednáních, která tedy jste zmiňovala, mezi mým předchůdcem a představiteli zřejmě Plzně nemám žádné doklady na ministerstvu.

Nicméně těch požadavků je poměrně hodně, a proto při těch jednáních, která jsme vedli, Ministerstvo financí dalo při zřizování toho programu jako podmínku, že to kofinancování ze strany státu musí být omezeno 10 procenty. To znamená, maximální možná míra kofinancování ze strany státu by měla být 10 procent. My budeme dále jednat s ministerstvem, především proto, abychom umožnili, nebo abychom, kdyby to bylo možné, zvýšili tu účast státu třeba na 20 procent. Nicméně v této chvíli je pravda, že je tam ten limit 10 procent.

Takže řekněme, že v těch programech to figuruje, nicméně to, co jste zmiňovala o těch stovkách milionů korun, těmi tedy bohužel, přiznávám, nedisponuji a o takových částkách v této chvíli nejsem schopen jednat, protože to je nad naše možnosti.